Tady je nějaká konkrétní osoba, která o tom musela rozhodnout. Byl to ministr vnitra?

To jsem slyšel.

On, oficiální úředně potvrzené bezpečnostní riziko, v tu chvíli měl právo říkat Policii České republiky: Franta bezpečnostní riziko představuje, toho tam pustit nemůžete, Lojza bezpečnostní riziko nepředstavuje, tak toho tam pustit můžete.

Že to bezpečnostní riziko má právo říct Policii České republiky, kdo je a kdo není bezpečnostním rizikem. Jako málokdy jsem zažil větší Kocourkov.

Otázka třetí.

Možná že byste byl schopen to zjistit. Ale to nepatří mezi ty otázky, na které má veřejnost právo a které kladu. Takže ta otázka byla: Jaké že to konkrétní bezpečnostní riziko existovalo? Všichni víme, kdo jsme kdy vítali nějaké státní návštěvy, že neexistuje žádné věrohodné bezpečnostní riziko, kterým lze ohrozit hosta z Hradčanského náměstí, když je v prostorách Kanceláře prezidenta republiky. Prostě neexistuje.

My bychom na tyto otázky, byli bychom velmi vděčni, kdybychom dostali naprosto jasnou odpověď, nikoli výmluvy, které jsme slyšeli minulý čtvrtek. Koneckonců, až se tady všichni dostatečně vypovídáme, tak vy rozhodnete jako parlamentní většina, že program této schůze neschválíte, čímž neumožníte ostatním členům Poslanecké sněmovny se k tomu vyjádřit a sdělit jim své vlastní poznatky, své vlastní zkušenosti a své vlastní rozhovory, které měli se svými voliči. To prostě neumožníte, protože nechcete, aby to tu zaznělo.

My ty otázky budeme klást dál a budeme používat všechny politické i právní prostředky ne k tomu, abychom někoho grilovali, z toho nic není, ale k tomu, aby se to nikdy neopakovalo.

A v takové zemi já žít nechci a budu se tomu bránit. Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Jenom si dovolím upozornit kolegy, kteří se hlásí s faktickými poznámkami, že nejsme v rozpravě. Pakliže chcete své faktické poznámky uplatnit, schvalte program schůze, pak bude následovat rozprava, ve které je můžete uplatnit. Nyní s přednostním právem místopředsedkyně poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Jana Černochová. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že už hodně zaznělo z úst mých předřečníků, včetně toho, že mně přijde velmi mrzuté, že pan ministr vnitra nám ve čtvrtek sliboval, že budou moct vystoupit a ptát se poslanci, ne pouze poslanci s přednostním právem, a z těch vyjádření, která zazněla od předsedy bezpečnostního výboru pana poslance Váni, je nám tedy jasné, že program schůze neschválíte a že nebude mít nikdo příležitost se pana ministra ptát. Přijde mi, že to je škoda a že to je úplně zbytečné gesto vládní koalice, snaha vládní koalice něco blokovat, protože přeci víme, že čtvrteční den je pevně spjat s interpelacemi a tyto interpelace budou probíhat od odpoledních hodin, takže by tato schůze nemohla být déle než do třinácti hodin.